Stanovisko předkladatele? Zahajuji hlasování. Kdo je proti?

Návrh nebyl přijat. Teď budeme hlasovat další pozměňovací návrh pana poslance Raise pod číslem sněmovního dokumentu 2806.

Stanovisko výboru: Nedoporučující. Stanovisko předkladatele? Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro?

Návrh byl zamítnut.

Stanovisko výboru: Nedoporučující. Stanovisko předkladatele? Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro? Kdo je proti?

Návrh byl zamítnut. Prosím.

Stanovisko výboru: Nedoporučující. Stanovisko předkladatele? Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro? Kdo je proti?

Návrh byl zamítnut.

Stanovisko výboru: Nedoporučující. Stanovisko předkladatele? Zahajuji hlasování.

Návrh byl zamítnut.

Stanovisko výboru: Nedoporučující. Stanovisko předkladatele? Zahajuji hlasování.

Návrh byl zamítnut. Nyní bychom měli hlasovat pozměňovací návrh pana poslance Hendrycha pod písmenem F, ale ten je hlasovatelný, protože jsme přijali pozměňovací návrh pod písmeny A1 až A3.

Jenom ještě možná na vysvětlenou, ten pozměňovací návrh jsem tady načítala, nicméně legislativně technické úpravy pan poslanec Mašek načetl tady ve třetím čtení, já jsem je ani neměla k dispozici. Legislativně technické úpravy ani neprošly výborem. Takže tolik jenom na vysvětlení. Stanovisko výboru k tomuto pozměňovacímu návrhu: Nedoporučující. Stanovisko předkladatele? Zahajuji hlasování o tomto návrhu.

Návrh byl zamítnut. O všech návrzích tedy bylo hlasováno, pokud nikdo nenamítá? Myslím, že tomu tak skutečně je. Proto bychom měli přistoupit k hlasování o celém návrhu zákona. Přednesu návrh usnesení.